Děkuji.

Já jsem tolerance sama, pane místopředsedo poslaneckého klubu sociální demokracie. Prosím, Antonín Seďa, když odešel pan kolega Sklenák. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo, nebudu zdržovat. Ano, informace asi dobře známá všem, kteří tady sedí a měli stejnou pozvánku. Prosím, pane předsedo. Já tedy nevím, kdo koupil tu zebru do olomoucké ZOO, jestli Svaz měst a obcí, nebo někdo jiný.

My čteme web vlády. Vy asi ne. Děkuji. Doufám, že jsme vyčerpali mezi body všechny ty, kteří s přednostním právem chtěli hovořit.